Ta skutečná je, že z nezaměstnaných si udělali srandu.

To je mně jedno. K vlastnímu bodu. Já si myslím, že Sobotka celkem tím projevem, který mu bezpochyby připravil někdo, kdo vládne statistickými daty, tak naplnil ten bod, protože on měl podat zprávu vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti. Já bych přivítal, aby příště to byly nástroje a opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti. Já si nedělám na rozdíl od levice nějaké ideje nebo prostě nepřemýšlím nad tím, že by to, že stát by mohl výrazněji pomoci, i když prostě dopracovali jsme to podobně jako většina takzvaně vyspělých zemí světa, že dneska stát nebo veřejný sektor už je výrazným tvůrcem hrubého domácího produktu. Nevím, kolik to je v České republice, západní demokracie, které jsou vzorem pro sociální demokracii, nás v tom výrazně předběhly.

Když už pan Sobotka upozorňoval na minulost, tak to, kam šla celkem relativně odborně zdatná organizace jménem Ředitelství silnic a dálnic, tak řeknu jedno jediné jméno Michal Hala. A doufám, že těm, kteří si pamatují, nemusím dále nic vykládat.

Bohužel sociální demokracie, nebo pan premiér, o Babišovi to nemá ani smysl vykládat, ten je skutečně hodně mimo, tak tady on není schopen nabídnout skutečně konkrétní racionální kroky. To, co nabízí, je a ministr financí začíná nosit zatím neoficiálně pracovně první čísla, to jsou prostě nárůsty mandatorních výdajů, nulová podpora tvořivého kapitálu, další a další věci.

Jeden výstřel se mu tady podařil skutečně unikátní. Mluvil tady o tom, že prostě kam se dostalo vodní hospodářství. Mínil tím vlastně distributory vody a vodovodní infrastrukturu. Mluvil o regulaci vody. Tak jenom bych upozornil, že jako pamětník...

Jestli se nemýlím, tak pan Špidla je dneska velký poradce pana premiéra. A co čert nechtěl, tak pak vznikla jakási podivná komise na provedení této privatizace a mimochodem, v té komisi za město seděl jistý Jan Kasl, budoucí to lídr hnutí ANO, bude hůř. Takže to jenom tak, aby... Prostě život přináší opravdu občas podivnosti. Co se týká pana Babiše, já se ani nedivím. To zatím, co předvádí, předvedl to na rozpočtovém výboru, předváděl to tady dneska. Já si nemyslím, že pan Michl buď ať tam jde a radí pořádně, ale ty jeho víkendové stáže, to si myslím, že není řešení. Říkám, řada věcí tady zazněla.

Já bych chtěl vědět, aby koalice řekla na rovinu, jestli zvětší řady nezaměstnaných tím, že podtrhne živnostníky, rétorikou jednoho z ministrů parazity. Zda umožníte rychlý nástup inovací tím, že upravíte zákoník práce tak, aby skutečně se mohlo dělat to, co se dělá zcela standardně v těch nejlepších zemích na světě, co se týká inovačních cyklů. Zda konečně ministr průmyslu a obchodu rozjede podpůrné finanční nástroje společně s ministrem financí na to, aby mohly vzniknout inovace. Co se týká výstavby silnic a dálnic a samozřejmě budeme zřejmě předmětem mediálního ataku, když požádáme při projednávání o zrychlení výkupu pozemků o řádné projednání v hospodářském výboru. Na druhou stranu znovu opakuji to, co už jsem tady říkal několikrát. Ve skutečně moderních ekonomikách velké nabubřelé projekty nepřinášejí ten efekt. A znova říkám a chtěl bych požádat, aby už konečně někdo z vlády, z ministerstev, chtěl jsem to i v minulosti, přinesl analýzu, když tedy se postavila zvlněná dálnice na západ od Ostravy, k jakému ekonomickému boomu tam došlo.